Ne, to nejsou argumenty. Spousta lidí, to se budete divit, chápe potřebu úspor, chápe to, že je potřeba něco dělat s důchodovým systémem, který se řítí do katastrofy, a vy se nemůžete vylhat nebo vymlčet z toho, že jste tady osm let měli vládní odpovědnost.

Tak bych mohl pokračovat. Ty věci prostě spolu souvisejí. Jestli nám kladete otázky, my na ně odpovídáme, říkáme, co dělá naše vláda, ale také zmiňujeme problémy, které jsou dlouhodobé a které prostě musíme vyřešit.

Děkuji.

Děkuji a pokusím se tedy ukončit tu debatu, ať se ještě dostane na někoho dalšího.

Asi nebude tedy žádný nový web, nebude žádný rozcestník, žádné přehledné vysvětlení všech jednotlivých momentů toho úsporného balíčku. A já tedy podle § 112 odst. 5 jednacího řádu na závěr navrhuji usnesení, kde Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na tuto písemnou interpelaci. Děkuji, zaznamenal jsem si návrh vašeho usnesení.

Já už jsem vás, kolegyně, kolegové, před nedávnem odhlásil. Ještě nefunguje systém? Dobře, odhlásím vás ještě jednou.

Kdo je proti?

Prosím. Nefungovalo mi hlasovací zařízení. Zpochybňuji hlasování. Dobře, je zde návrh na zpochybnění hlasování. Hlasuje se námitka. Kdo je proti tomuto návrhu?

S touto námitkou byl vysloven souhlas. V tom případě dám hlasovat opakovaně o návrhu usnesení. Pardon, prosím k hlasování.

To znamená, že mu hlasovací zařízení muselo fungovat.

Děkuji za slovo.